Pane předsedající, děkuji za slovo. Jak to někteří z milých kolegyň a kolegů občas činí, i já vás chci seznámit s mailem, který jsem obdržel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velký dík.

S další faktickou zatím poslední poznámkou paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně.

Mezinárodní svátek studentstva byl uznávaný skutečně mezinárodně.

To, co vy tady předvádíte dneska, to jsou ideologické klapky na očích a slaboduché urážky všech těchto lidí, kteří padli v boji proti fašismu. To byla zatím poslední faktická přihláška i zatím poslední přihláška do rozpravy. Poslední do rozpravy se přihlásil pan senátor Čunek. Prosím, pane senátore, máte zájem. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím jenom nesouhlasit s jednou věcí, která tady byla několikrát opakována.

To znamená, že to není věc, kterou můžeme hodit za hlavu, protože jenom ta ekonomická témata určitě nezpůsobí, že se naší zemi vrátí národní hrdost a že si jí budeme vážit všichni jako vlasti. A tento návrh zákona Senát vzal vážně. Doporučil vám tedy tuto novelu právě proto, že si myslíme, že by to mohlo být jednou kapkou k tomu, abychom mohli na svůj národ být oprávněně hrdi. Děkuji vám za pozornost. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Dámy a pánové, je mi docela těžko po vyslechnutí všech těch projevů. Jenom chci říci jednu věc.

Děkuji panu navrhovateli. Pan zpravodaj se svým závěrečným slovem.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale po té smršti příspěvků jsem se rozhodl, že vystoupím a připomenu vám, o čem vlastně hlasujeme. Původně návrh zákona byl jenom o té Elišce Přemyslovně.

A pokud vás to nezajímá, tak... Já se omlouvám. Poprosím ve sněmovně o klid. Pane poslanče, prosím pokračujte, až bude ve sněmovně klid. Takže to je ten sněmovní návrh. A senátní návrh se od sněmovního liší pouze tím, že se k tomu Karlovi přidává Eliška Přemyslovna.

Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, odpusťte. Možná to není nejvhodnější, ale nemohu odolat, protože ten vtip je sice starý, vousatý, řada z vás ho asi zná, ale tak dokonale se hodí na tento návrh zákona, že bych rád, aby byl zaznamenán v protokolech.

Děkuji. A my přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přečtu návrh usnesení: